Paní poslankyně, děkuji. Táži se tedy opět, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě?

Předtím tedy ještě ukončuji podrobnou rozpravu.

Omlouvám se, je zájem o závěrečné slovo? Pan ministr, ano, omlouvám se. Děkuji za slovo. Budu velmi krátký.

Jinak mi dovolte, abych poděkoval za rozpravu a těším se na třetí čtení příští čtvrtek. Děkuji, pane ministře. Předtím, než půjdeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů, tak jenom ještě technicky, s náhradní kartou číslo 24 hlasovala paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Přihlašuji vás všechny, prosím o přihlášení.

V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.